Netrvalo dlouho a byli velmi překvapeni tím, že když tam v podstatě přijímali myšlenky Francouzské revoluce a domnívali se, že demokracie přivede kromě jiného i zmenšení státního aparátu, tak byli šokováni tím, jak strašně ten aparát narostl. A tehdy se mylně uvažovalo, že demokracie vždycky musí mít více úředníků, než je tomu ve státech jiných.

Nejsme v situaci, kdy všichni starostové, zastupitelé a vůbec občané jsou zločinci, dokonce ani ne potenciální zločinci. Kontrol u nás probíhá strašně mnoho, a když se dívám třeba před sebou na představitele hnutí ANO, vy jste vlastně, když to přetvořím do svého jazyka, vlastně vám jako by vadilo to, že některé věci použiju slovo nefungují. A ti lidé teď se budou vystavovat nejenom, že budou chodit nazí, to už chodí málem dnes, do toho nebudou schopni nic vyřídit, budou neustále kontrolováni.

Uvažujeme také o tom, máme provázanost trestněprávních předpisů při dnešním charakteru policie, že nebudeme ještě dále strašit všechny ty, co se chtějí ucházet o veřejné funkce, aby radši dělali to, co dělali předtím? Víte, k čemu to povede? Ti kvalitní lidé se do státní správy a samosprávy hnát nebudou, protože jim bude lépe tam, kde jsou. A to by cílem být nemělo. A já si myslím, že jedna z těch věcí, které dnes projednáváme, zákonitě povede k tomu, že ti kvalitní lidé, kteří opravdu nemají zapotřebí jenom proto, aby tam zbohatli, jít do veřejné správy, do ní prostě nepůjdou, protože jim to nebude stát za to. A to, co teď říkám, to není jenom z hlavy nějakého Pavla Blažka, ale je potřeba studovat literaturu, k jakým důsledkům vedla některá nádherná rozhodnutí těch či oněch mediálních vln.

K tomuhle všemu to může vést. Děkuji panu poslanci Blažkovi. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zase s úctou k vašemu času jenom faktickou a velmi stručně. Za klub ANO bych chtěla říct, že my souhlasíme s principem posílení kompetencí NKÚ a že předpokládáme, že během legislativního procesu bude prostor k tomu, abychom otevřeli otázku kontroly samospráv tak, abychom se nedotýkali jejich ústavního práva na samosprávné hospodaření s majetkem. A dále potom kontroly obchodních společností s veřejnou majetkovou účastí, tak abychom se nedotkli jejich možnosti vůbec operovat na trhu. O tom jsem ale nechtěla mluvit, spíš jenom abych tady řekla stanovisko hnutí ANO.

To znamená, že bude vybírat společnosti, obce, kraje, které budou v nějakém určitém podezření, že nenakládají s majetkem podle zákonných předpisů. Na toto jsme zvyklí od evropských kontrolních orgánů.